Děkuji za pozornost. Závěrem mi dovolte jenom jedno povzdechnutí.

Za ostatní věci beru plně svou odpovědnost, ale proto jsem se také trochu bránila žlutým kartám, protože ani do budoucna nemůžu zajistit, že nějaký člověk, který bude mít potřebu se zviditelnit nebo z jakékoli jiné příčiny nezajde na protikorupční policii, neoznačí nějaký můj běžný pracovní postup za nestandardní a nezavolá potom médiím, která se této tematiky velice ráda ujmou. Za to samozřejmě žádnou garanci dát nemohu. Děkuji za trpělivost s dlouhým projevem. Podle toho, jak se divám na displej, máme dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Martin Novotný s faktickou poznámkou a připraví se pan kolega Zlatuška. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Kolegyně a kolegové, pane předsedající, já naprosto věcně a nepoliticky vás v uvozovkách obohatím, ty, kteří jste nikdy se nepodíleli na vypisování veřejných zakázek, o jednu takovou, myslím si, že celkem zdravým rozumem pochopitelnou zkušenost. Když vypisujete veřejné zakázky v oblasti, na které máte odborníky na svém úřadě nebo které jsou běžně známé, tak zkrátka cenu a strukturu té zakázky nějakým způsobem odhadnete. Ve chvíli, kdy je to oblast, která je běžnému životu vzdálená, tak se občas dělá průzkum trhu. Což je ovšem věc snad nejcitlivější možná vůbec. Ona je to taková věc, která je velmi podobná tomu, jako když některé obálky otevřete, nejdřív si přečtete, co je v nich napsáno, a potom třeba umožníte někomu jinému reagovat cenou. Ty firmy jsou ochotny se účastnit jakéhokoli takového průzkumu trhu, v němž prozrazují svoje údaje majíli být relevantní, tak je musí prozradit pravdivě , jenom skutečně za podmínky docela zásadního utajení obsahu. Jestli tuto věc někdo nepochopil a jestli v připravovaném tendru tohle bylo právně ošetřeno, tak si dovedu představit, že to mohla být docela citlivá věc. Zkrátka nikdo nechce sdělit předem, že firma x nabízí něco za nějakou cenu, protože firma x se potom chce zúčastnit skutečného tendru, a ne jenom toho průzkumu trhu. Jestli to bylo toto, tak mně přijde to, že z toho vznikla taková aféra, naprosto směšné, až skoro neuvěřitelné. Další faktická poznámka je pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo. V okamžiku, kdy se připravuje takováto zakázka, tak při té přípravě veškeré údaje musejí být transparentně viditelné. Dovedu si představit, že se tají z toho důvodu, aby je několik zasvěcených prodalo zájemcům takovým způsobem, aby finálně nebyla dosažena nejvýhodnější cena.

Nemám důvod takovou věc tajit a ani ta firma se nemá důvod tajit v okamžiku, kdy chce skutečně vstupovat do soutěže jako takové.

Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

Ještě pan Štern nevystoupil a vy už víte, co by říct měl, co by říct neměl, čemu byste věřil, čemu byste nevěřil. Ale my nedebatujeme o jedné zakázce.

Pak že si tykali ve vedení ministerstva. Proč ne, ale to je fakt věc, která nás nezajímá. To já nevím, jestli je toto.

Pan kolega Chalupa s řádnou přihláškou rozumím tomu?

Jinak zastávám trvale názor, že veřejné zakázky se mají připravovat v domech, které jsou ze skla a je do nich vidět na každou drobnost v té přípravě.

Prosím, pane poslanec Chalupa. Já se na rozdíl od kolegy domnívám, že tady debatujeme a debatujeme o tom, jak tento stát nakládá s penězi daňových poplatníků. To, co tady řekl můj kolega Zlatuška o tom, že veřejné zakázky mají být v barácích ze skla, to platí. Je to transparentní. A moc by mě zajímalo, kdo dal do té přípravy, do toho průzkumu to, že ty věci z toho průzkumu trhu budou utajené. Vůbec nechápu, z jakého důvodu to bylo provedeno. Tady včera padlo, někdo tady říkal, proč jsme byli zvoleni. My jsme byli zvoleni, my, co tady sedíme před vámi, jsme byli zvoleni právě proto, abychom hájili práva daňových poplatníků, a toto je jedna z věcí, proč tady sedíme.